A je úplně jedno, jestli k tomu přinutí stát svou silou nějakou vyhláškou, zákonem a sankcí, anebo jestli stát nezajistí svobodu volby pro své občany a nechá tyto občany šikanovat nějakými korporátními společnostmi nebo společnostmi provozujícími služby a prodej zboží. A o to se tady dneska jedná. Jedná se o to, jestli tato Sněmovna vyšle občanům této země signál, že je bude bránit aktivně před vytváření minimálně dvoutřídní společnosti, kde budou očkovaní nadlidé a mimochodem bude hodně lékařů, a teď to řeknu hodně natvrdo, kteří budou mít pouze CovidPass, ale nebudou vakcinovaní.

A ano, je to důležité i v tomto zákoně a je to důležité v každém okamžiku a je to úkolem i tohoto zákona, protože v rámci tohoto zákona máte možnost schválit jeden ze dvou pozměňovacích návrhů, který tento signál vysílá. Varuji vás, že jestliže tento signál nevyšlete, tak počet lidí odmítajících vakcínu se zvýší, protože v těch lidech vyvoláte oprávněné obavy, že přesně do tohoto stavu je chcete dotlačit, a tito lidé budou hledat všechny cesty k tomu, aby se domohli onoho kouzelného razítka nebo kouzelného QR kódu bez toho, že by si museli nechat aplikovat něco, co neprošlo řádným vývojem, něco, co si bude hrát s jejich genomem, a něco, co může za deset, dvacet let poškodit jejich děti a jejich vnuky.

Prosím vás, podpořte jeden z těch pozměňovacích návrhů, respektujte náladu ve společnosti, respektujte názory svých kolegů odborníků a vyšlete jasný signál, že my, Poslanecká sněmovna České republiky a obracím se velice důrazně na pravou část politického spektra, která velice často hájí svobodu, abychom vyslali jasný signál, že když nehodláme upravovat používání této vakcíny zákonem a nehodláme ji prohlásit ze zákona povinnou, tak budeme chránit občany této země před tím, aby je mohli vakcinačně znásilňovat různí větší nebo menší podnikatelé. To byl pan poslanec Lubomír Volný.

A vždycky víme, že ti neočkovaní profitují z těch očkovaných. A co teď řeknete těm lidem, kteří se oočkovat nemůžou vzhledem k zdravotnímu stavu?

Kde jsou jejich práva?

A jestli chcete, můžeme si složení vakcín vypovídat venku.

Ano, paní doktorko prostřednictvím pana předsedajícího, vaše svoboda končí tam, kde začíná moje svoboda, a moje svoboda končí tam, kde začíná vaše svoboda.

Já tady mám článek o Bulovce.

Minimálně tam bylo 100 milionů korun škody.

Ten odboj proti vakcinaci obecně, protože ty vakcíny prošly dramatickým vývojem a už vůbec nepřipomínají klasické očkování, vedou lidé s medicínským vzděláním, vedou lidé s vědeckým vzděláním, vedou lidé, kteří dávají dohromady metadata z milionů různých případů.

Pane ministře, ještě...

Vaším prostřednictvím ke svým předřečníkům.

Čili o čem se tady vlastně bavíme? Tady nejde přece o to, že by povinně všichni museli nastoupit do řady a nechat se oočkovat a nebylo by zbytí. A bude samozřejmě tady to dilema těch, kteří se nechají oočkovat, a těch kteří se nenechají oočkovat, kdo koho bude chránit a kdo bude chráněn či nebude víc chráněn.